Také děkuji. Prosím pana předsedu Laudáta. Připraví se pan předseda Fiala. Všechno faktické poznámky. Děkuji. Vzhledem k tomu, že se ho hnutí ANO pokoušelo dostat do hospodářského výboru, tak si myslím, že bych byl opatrný na slova o nezávislém poslanci.

Prosím pana předsedu Fialu k faktické poznámce. Já bych panu poslanci Foldynovi, prostřednictvím pana předsedajícího, nechtěl dělat to, co on myslím docela neférově udělal Občanské demokratické straně. Nebudu připomínat jména bývalého ministra Svobody, pana hejtmana Ratha a dalších a dalších. Nebudu se pouštět do této interpretace minulosti, protože, mimochodem, to, co děláte, pane poslanče .

Myslím, že to je nesprávné a nečestné. Vy jste mě asi špatně poslouchal, prostřednictvím pana předsedajícího, protože já jsem přinesl jasné argumenty. To, co jsem říkal o Švýcarsku, to byl přece jeden z podpůrných argumentů, jak se má bojovat s šedou ekonomikou. Můžete tady argumentovat, jak chcete, ale nepovažuji za fér podsouvat nám, že když máme jiný názor na elektronickou evidenci tržeb a jiný názor na boj s šedou ekonomikou, že nechceme s šedou ekonomikou bojovat, že chceme krýt nějaké daňové úniky. Pane poslanče Foldyno a všichni ostatní, prostřednictvím pana předsedajícího, mě minulost v tomto směru nezajímá. Já a Občanská demokratická strana, které stojím v čele, bojuje proti daňovým únikům, přinesla jasné návrhy v souladu s mezinárodní zkušeností, jak s šedou ekonomikou bojovat, a to je pro mě to podstatné. Tady předveďme, jaká je naše pozice, kdo chrání svobodu, kdo chrání podnikání, kdo bojuje proti šedé ekonomice.